To je téměř všechno. A proč o tom mluvím? Někoho uráží ten název, někomu to je jedno, protože těch několik desítek lidí se každý rok opravdu registruje. Druhým stupněm, ke kterému nikdy nemělo dojít, je manželství. Už vyžadujeme manželství.

Děje se to ve Spojených státech, děje se to v západní Evropě.

Protože v okamžiku, kdy tam nebude biologického, tak tam budete mít spoustu transžen a transmužů, kteří se budou dožadovat stejné ochrany jako biologický otec a biologická matka. Ty požadavky nikdy, nikdy nepřestanou narůstat. A proč? Protože lidé, kteří teď vedou západní společnost i naši společnost do záhuby, jsou neustálí pachatelé dobra.

A ta nová generace je nespokojená a chce k tomu něco přidat jako svůj pomník.

Protože to v té době už k nám dojde, taková politická kultura, že ve své podstatě jenom menšiny mají právo, ale když jste příslušníkem většiny, tak vaší povinností je se pozitivně diskriminovat ve prospěch těch menšin. Ale tady jde o ty děti do budoucna. Ty děti mají mít právo přednostně na úplnou rodinu. A výroba dětí pro homosexuální páry je týráním dětí a je proti jejich lidským základním právům.

To je vrchol sobectví.

Doufám, že se nikdy nedožijeme toho, že orgány, které rozhodují o tom, kdo bude adoptovat děti, budou upřednostňovat z politických a ideologických důvodů homosexuální páry před páry heterosexuálními, protože to bude týrání dětí. Opět to bude týrání dětí.

Není to žádné pohlavní zneužívání, je to znásilňování dětí. A postupně toto bude legalizováno. A naším úkolem je to brzdit. Naším úkolem je nedovolit, aby dneska, nebo v této Sněmovně padla tato hranice.

A když prostě budou dva rovnocenné páry, tak ten homosexuální prostě musí mít smůlu, protože to není maminka a tatínek. Není to tak, jak příroda chtěla.

A mrzí mě, že jste tak neplakal, když někdo jiný obhajoval jiné konzervativní názory ohledně oprávněné kritiky islámu, masové imigrace, vládních nařízení, že jste hlasoval pro pandemický zákon, že jste hlasoval proti tomu, aby tady vystoupili odborníci. A za to já jsem byl taky napadán.